Dobrý den, kolegyně, kolegové, dovolte mi jen krátce navázat na projednávání tohoto zákona ve druhém čtení. Je to pozměňovací návrh, který vypouští z pozměňovacího návrhu hospodářského výboru ustanovení o konzervaci železnice.

Podle Ministerstva dopravy jde o reakci na nedávné to je loňské a letošní nehody na železnici. Bezpečnost na dráze nesouvisí s jedinou profesí strojvedoucího, ale na mnoho dalších dispečeři, posunovači, výpravčí.

Dotaz číslo dvě a to jsem taky zmiňoval již několikrát.

A moje otázka zní: Co vlastně tady chceme sankcionovat? V drtivé většině případů bude tento přestupek s každým strojvůdcem řešen v jeho kariéře poprvé a zároveň taky naposledy. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Potom A7 až A9 a A19 až A20. Následně A10, A14, A18 a A22. Potom A21.

Děkuji, pane předsedající. Já vám děkuji. Ptám se, zda někdo namítá něco proti tomuto návrhu procedury? Je zde návrh na odhlášení, to jsem právě učinil. Prosím, přihlaste se.

Hlasujeme proceduru navrženou panem zpravodajem. Kdo je pro?

Proceduru máme přijatu. Prosím, pane zpravodaji. Hospodářský výbor doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Hospodářský výbor doporučuje. Navrhovatel? Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Návrh přijat. Výbor doporučuje. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro?

Návrh přijat. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Návrh přijat. Výbor doporučuje.

Návrh přijat.

Kdo je proti?

Návrh přijat.